Děkuji.

Chci předem říci, že Černá Hora není Turecko, tudíž já sám budu hlasovat pochopitelně pro přijetí, nebo pro Černou Horu. Nicméně musím se zastavit u toho Turecka.

Nyní pan poslanec Kučera a poté s faktickou poznámkou pan poslanec Šrámek. S přednostním právem. Poté dostanete slovo.

A nyní jsme přeskočili na demontáž Severoatlantické aliance. Já bych chtěl skutečně vyzvat všechny demokratické strany, abychom se vůči těmto komunistickým nehorázným projevům postavili! Děkuji. Děkuji za slovo.

A ve spojení, že NATO je klub vyvolených... Černá Hora se rozhodla.

Škoda, že také nebylo referendum při vstupu do Varšavské smlouvy. To bych rád věděl, jak by dopadlo. A když tady mluvíte, že nejdřív do EU nebo do NATO Prosím, pokračujte.

To je ten ratifikační proces.

Já vám také děkuji. Další faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Seďa, po něm pan poslanec Ivan Gabal. Děkuji, pane místopředsedo. Já jenom chci takové poznámky jako odpovědi na ty dotazy, které tady zazněly. První věc. Protokol o přístupu Černé Hory je ukončení ratifikačního procesu. Černá Hora si sama o svém vstupu rozhodla. A já bych nerad, abychom Černohorcům říkali, co mají dělat a jak si mají zajišťovat svoji bezpečnost. Druhá věc migrační krize.

A není pravda, že NATO nepomáhá.

A všude zaznívá, že politika otevřených dveří NATO je ta správná.

Já vám také děkuji. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, pane ministře, já myslím, že je potřeba za prvé v rozhodujícím hledisku dát prostor názoru Černohorců, kteří překonali poměrně dost složité vnitřní hospodářské poměry i vnitropolitickou dynamiku a z hlediska parametrů a náročnosti členství v NATO splňují podmínky a chtějí členství v NATO. To je důležité. Já si myslím, že je potřeba dát prostor těm, kteří o sobě chtějí rozhodovat, aby rozhodovali. Za druhé.

Dlouhou dobou jsme museli udržovat na Balkánu jednotky, abychom stabilizovali externími silami etnické konflikty. Vstup Černé Hory a dalších balkánských zemí do Aliance znamená, že se stabilizují vlastními prostředky, vlastní vnitřní demokracií, vlastními schopnostmi a kapacitami. A poslední věc.

Tady říkal místopředseda Filip...

A dokonce se k tomu takto vracíme. Takže to, že není dneska dobrá atmosféra pro to, to je situace, kterou my jsme nezavinili, protože je celá řada faktorů. A my jsme ti, kdo zdůrazňujeme neustále, že západní Balkán musí být předmětem naší pozornosti. A ty, kteří se k tomu nemají, tak se snažíme... Abychom to prostě nenechali být. Takže já sice bych byl také rád, kdybychom tady poslouchali lépe to, že země západního Balkánu by stály o to třeba postupovat rychleji v integračním procesu, ale podmínky pro to nejsou a ta naše skupinka je slabá. Takže tohle je realita.